Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Marek Ženíšek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dovolím si tedy velmi stručně přednést zprávu zpravodaje.

V současné době České republice chybí právní úprava postupu při zařazování subjektů, které se dopustily nebo dopouštějí jednání postihovaného podle příslušného předpisu Evropské unie, na sankční seznam Evropské unie z podnětu České republiky. Chybějí také právní pravidla pro přijímání vnitrostátních omezujících opatření proti dotčeným subjektům ještě před jejich zařazením na sankční seznam Evropské unie, respektive před předložením návrhu České republiky Evropské unii, nebo pro přijetí těchto opatření v jiném rozsahu a s tím pak související úprava vlastního vnitrostátního sankčního seznamu. Zde je namístě zmínit, že navrhovaný vnitrostátní mechanismus je koncipován jako doplňkový ve vztahu k mezinárodním a unijním sankčním mechanismům a je nastaven tak, aby s nimi byl v souladu. S ohledem na časovou naléhavost právní úpravy předmětné problematiky, zejména s ohledem na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny, vzhledem k přijímaným sankcím ze strany Evropské unie je žádoucí navrhovaný sankční zákon přijmout co nejdříve. Předkládaný návrh tak za prvé reaguje na aktuální mezinárodní situaci, ve které používání omezujících opatření vzrostlo na významu v zahraniční politice demokratických zemí, za druhé řeší dlouhodobou absenci právní úpravy v českém právním prostředí. Dále je nutné zdůraznit, že navrhovaný zákon žádné sankce sám o sobě nezakotvuje, má v podstatě procesněprávní obsah a omezující opatření jsou vymezena příslušnými právními předpisy Evropské unie a zákonem o provádění mezinárodních sankcí. Pro doplnění na závěr lze uvést, že Česká republika nebude jediným členským státem Evropské unie hovořil o tom již navrhovatel který bude mít svůj vlastní vnitrostátní sankční mechanismus.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Nyní otevírám obecnou rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Prosím, paní předsedkyně Schillerová s přednostním právem. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Dovolte, abych to odůvodnila. Není politickým protestem.

Pravděpodobně se pokusíme ve spolupráci, my chceme spolupracovat připravit nějaké pozměňovací návrhy.